Možná máte pravdu ale. Já neříkám, že to nejsou ti praví. Prostě není pravda, že vždycky s příchodem ministra se mění všichni. My, já, zastáváme stanovisko, že ministr má právo si přivést tým spolupracovníků. Slyšel jsem včera ráno, odpoledne, večer v televizi, teď slyším znova, že budete jednat s opozicí. Nám to nikdo zatím nenabídl. Nemaťte veřejnost, že chcete jednat s opozicí. Ano, když dáte termín, uděláme si agendu, určitě budeme rádi jednat.

Ale zatím jsme žádnou takovou nabídku nedostali co není, může být, já to nevylučuji, bylo by to jenom dobře. Takovýhle návrh zákona, který je připraven, prostě projít nesmí, a my to uděláme. My to zařídíme, aby neprošel.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím se vrátit k té podmínce Evropské unie, o které tady pořád slyšíme. Je ze včerejška nějaký dopis Evropské komise, který tu podmínku znovu stanoví. A paní ministryně se zase na nějaké podmínky Evropské komise odvolávala.